Protože mnozí z nás víme, že ty komunální volby nebo i krajské volby mají dvě fáze. Málokdy, čest světlým výjimkám, kdy vítěz má většinu křesel. To se také stává, ale velmi často se musí vyjednat koalice. Takže musí ten starosta projevit i cit pro spolupráci, respekt k těm, kteří neuspěli tak dobře, a vytvořit funkční většinu. A my uprostřed volebního období měníme pravidla hry. Ne, špatně. Vy uprostřed volebního období měníte pravidla hry. Já jsem o tom mluvil v prvním, druhém, třetím čtení a nebudu to opakovat. Položme si otázku. Potřebuje Česká republika tento zákon? Odpověď. Poctivá, úplně jednoduchá. Nepotřebuje! Nepotřebuje.

A proto volíme kolegy?

Já myslím, že ne. Proto mluvím o pýše nebo aroganci. Hodně toho řekl pan senátor Vystrčil.

Protože logicky bychom sahali po všech, kteří berou veřejné peníze. Proč si vybereme z těch, kteří berou veřejné peníze za dvě funkce, nebo za tři funkce, jenom jednu část. A ti ostatní nám nevadí. A zrovna úspěšní lidé.

A vy tímto návrhem zákona chcete říct, že ti voliči jsou hloupí.

Každý z nich zeptejte se jich kdo všechno z politické konkurence to použil. A světe div se, ti voliči je i přesto zvolili. Oni ty volby vyhráli. Světe div se. Přesto našli koaliční partnery, kteří ocenili, co pro tu obec nebo kraj dělají, a domluvili si koalici. A vy teď chcete přijít uprostřed volebního období a říct: tak pozor, jsou možná dobří, možná mají podporu voličů, ale myslíme si, že berou moc.

A voliči věděli, že bude brát případně dva platy, a neřešili to. Řešili jednoduchou otázku: Je to člověk, který bude zastupovat naše zájmy dobře?

A tam je přímá volba. A přesto tito starostové ty volby vyhrávají.

Řekl jste, že beru tři platy z veřejných peněz.

Rada kraje.

Ale podotýkám, nenavrhuji změnu.

Položme si otázku proč to vlastně děláme? To nemá česky žádný význam. Říkal to pan senátor Vystrčil. Ano, v některých zemích je ze zákona neslučitelná funkce starosty a poslance či senátora. Ale to je jiný příběh.

Protože to je spravedlivé. Pro koho je to spravedlivé?

Tak to řeknu úplně jednoduše: Nebuďte pyšní nebo arogantní, nechte to na voličích. Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Jelínkovi, tak ještě přečtu omluvy.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme v době projednávání toho původního návrhu měli protinávrh, kde jsme navrhli nulovou odměnu.

Bohužel tato novela tady není a asi se ani dlouho chystat nebude, tak jsme si zase řekli, proč čekat nějaká léta na to, než bude zákon o kumulaci funkcí projednáván, a je to potřeba využít okamžitě.

A proto, protože náš pozměňovací návrh neprošel na nulovou odměnu těchto lidí, kteří mají kumulaci funkcí, tak v každém případě podpoříme alespoň tu novelu ze 40 %. Nejprve pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Birke.